Já vám děkuji, pane poslanče, za vaši faktickou poznámku.

Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Bezecný. Pan poslanec Kubíček svou přihlášku stáhl. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji vám. Dále se hlásí pan zpravodaj. Já bych si dovolil se jenom přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 1535, což je pozměňovací návrh, který jsem dal. Děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Eviduji žádost o vaše odhlášení, než budeme hlasovat.

Budeme hlasovat o návrhu zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to na 48 hodin. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 6, přítomných poslanců je 143, pro návrh 85 . Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 48 hodin. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.